Jedna záležitost, která už tady dneska v diskusi padla, už je to docela dlouho, v dopoledních hodinách, byla záležitost korespondenční volby.

Předchozí vláda to za ty čtyři roky bohužel do konce nedotáhla a my jsme se rozhodli, že chceme být v tomto úspěšnější, a proto žádáme i to, aby už na tento pátek byl zařazen senátní tisk jako nosič této novely, samozřejmě v druhém čtení můžeme procházet dalšími úpravami. Ministerstvo má samo o sobě také nějaké technické připomínky, ale chci říct jednu konkrétní a jasnou věc, která tady nezazněla a byla posunuta v debatě. To je závazek naší vládní koalice.

Na tom už jsme začali pracovat. Jenom pro vysvětlení, co v našem programovém prohlášení je, a je to možná důkaz, že my naše programové prohlášení skutečně plnit chceme. Mluví opravdu hlasitě a ruší tady v projevu pana ministra. Já vám děkuju, paní místopředsedkyně. I mně to určitě pomohlo v klidném projevu. Další záležitost se týká služebního zákona. Tady jako by se už poukazovalo na to, jaké konkrétní věci se v tom služebním zákoně objeví, mnozí tady předjímají.

A já si troufám říci, že to je natolik výrazný odborný gestor, který skutečně nedopustí, aby služební zákon jako takový prošel nějakou revizí, která by koneckonců, a to také musí být, neprošla i u Evropské komise, která se k té normě samozřejmě bude vyjadřovat.

Ministerstvo vnitra třeba nehovořilo nahlas ani ústy mého předchůdce o tom, že už od roku 2019 existovala na Ministerstvu vnitra studie od firmy KPMG, která poukazovala na to, že stávající služební zákon má mnohé věcné i legislativní nedostatky, které je záhodno napravit. Od roku 2019! Za ty dva roky se nic nestalo. My to bereme jako výzvu, analyzujeme, v čem se ten zákon může posunout lepším směrem. To je závazek, který máme v našem programovém prohlášení. Máme na to několik let a my ho určitě také naplníme. Další záležitost, která byla zmíněna, je zákon o služebním poměru. Tady děkuju panu poslanci Rybovi za připomínku, že je potřeba uklidnit sbory. Já je tímto uklidním.

To není záležitostí, není to ten směr, kterým my půjdeme. Takže to je to uklidnění. Já vám děkuju, určitě bylo namístě ho učinit tímto způsobem veřejně a máte pravdu, že klid ve sborech je určitě velmi, velmi důležitý i v tomto ohledu. Druhá poznámka ovšem je, že sami policisté a sami hasiči, a to víme i z bezpečnostního výboru, kde jsme mnozí z nás seděli v těch předchozích čtyřech letech, mají výhrady k mnohým jednotlivostem, které v zákonu o služebním poměru jsou. Dám několik příkladů z pozice Policie České republiky. Například požadavek na rozvázání hodnostního označení a tarifní třídy, možnost mimořádného povýšení nejlepších bez změny jejich zařazení, změna systému dalších odborných požadavků, změna ustanovení o cestovních náhradách, spousta a spousta věcí. Náš postup je následující, a to vám jistě kolegové z policejního prezidia potvrdí. Měl jsem tam v pondělí velké jednání se současným panem policejním prezidentem, se všemi jeho náměstky, a my jsme ustanovili pracovní skupinu, kam logicky přizveme i hasiče, a ta pracovní skupina odborníků, lidí z oboru pozveme k tomu na připomínkování i největší odborové organizace a tato pracovní skupina bude vytvářet nový zákon o služebním poměru. Žádné u stolu napsané politické zadání, ale odborná práce, která bude konzultována samozřejmě na bezpečnostním výboru. Jenom tuhle věc chceme posunout dál, protože ten požadavek už tady zazníval asi tři nebo čtyři roky, tak my jenom navazujeme na to, co někde bylo rozpracováno, bohužel se to nedotáhlo do konce a my naopak tím novým zákonem o služebním poměru chceme zlepšit podmínky pro práci policistů, hasičů, prostě lidí ve služebním poměru.

Stejně tak bych chtěl reagovat na pozici poradce pro národní bezpečnost. Tuto pozici považuji za velmi důležitou, ale myslím si, že ať už naší formulační chybou, nebo prostě nedostatkem komunikace, to já nevím, nebo čtením i dalších podkladů nebyla definována úplně přesně z toho, jak ji popsal pan kolega Ryba.

Poradce pro národní bezpečnost určitě bude vyvíjet tlak, aby tady bylo jasné vládní zadání pro to, jak mají jednotlivé zpravodajské služby pracovat a jaké úkoly mají plnit. Mimochodem, absence toho byla určitě příčinou mnoha problémů, které se tu a tam ve spojitosti se zpravodajskými službami objevily.

To je věc, která byla dlouhodobě velmi zanedbávána. Na Ministerstvu vnitra existuje speciální pracoviště, které se klasifikací jednotlivých dezinformací zabývá, pokoušelo se je i v minulosti posouvat na různé tiskové odbory ministerstva. Nic se s tím bohužel nedělo, tak my jsme pro ten rok, než vznikne tato pozice národního bezpečnostního poradce, ustanovili ad hoc pracovní skupinu na Ministerstvu vnitra. Bude obsahovat naše lidi, naše analytiky, analytiky z obrany, někdy i analytiky ze školství, z jiných odvětví, pokud to bude potřeba, a zaměření je především na klasifikaci, hodnocení a komunikaci ve věci dezinformací ve věci covidu. Mimochodem, to byla věc, která zaujala při těch našich legendárních schůzkách i pana prezidenta Zemana. Doufám, že toto se povede zprocesovat velmi brzy, v řádu měsíců, ale systémově dezinformace potom také bude řešit poradce pro národní bezpečnost. A koneckonců, i strategická komunikace státu, to nejsou jednotliví tiskoví mluvčí na ministerstvech, to je to, jakým způsobem stát působí navenek, jak se prezentuje, jak akcentuje svoje priority. I to je věc, do které určitě bude výrazným způsobem zasahovat poradce pro národní bezpečnost.